Já za sebe říkám, že se mi to nelíbí, a chci o tom debatovat. Takže předpokládám, že příští týden na vládě o tom proběhne debata.

Jsou tam věci, které se dají různě interpretovat.

Já děkuji. Nemá. Máte zájem? Prosím paní poslankyni Langšádlovou, která bude interpelovat ve věci ochrany vnější hranice. Připraví se pan poslanec Zahradník. Děkuji za slovo.

Česká republika i ostatní členské státy musí být dobře připraveny i na možné budoucí hrozby.

Jakou jinou možnost ochrany vnější hranice prosím navrhujete? Také děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Než přistoupí k mikrofonu, přečtu nějaké omluvenky.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

Já jsem vystoupil se stejným vystoupením, jaké mám tady. To je vlastně taková záložní pobřežní stráž. Každá země se k tomu nějak staví.

A každá země říká něco jiného. Poláci to nechtějí, Bulharsko taky ne, v Makedonii máme 40 našich policistů, takže můžeme i pomoci, že pošleme, když by byla nějaká krize, naše policisty a peníze můžeme použít částečně, neříkám všechny, na nějaké dohody. Takže o tom je ta debata.

Tak prosím.

Taky děkuji. Prosím pana premiéra o doplňující odpověď.

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček jede na první zahraniční cestu nikoliv na Slovensko, jaká je tradice, ale do Německa.